Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Budeme hlasovat přednesené návrhy usnesení v pořadí tak, jak byly načteny v podrobné rozpravě. Budeme hlasovat po jednotlivých bodech. Já si tedy dovolím začít tím prvním usnesením: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky prostřednictvím vlády ukládá Ministerstvu práce a sociálních... Tak ještě jednou.